Pokud odečteme navrhovanou korunu padesát, tak to bude 11,34. To je to, co chci říct, co je pointa mého vystoupení.

A to je nějaký vzkaz voličům s občanům České republiky.

Děkuji.

To byly omluvy. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, než začnu, před závorku bych chtěl říct: když se moje kolegyně tady vyznaly, že mají rády pana ministra Kupku, tak já jsem chtěl říct, protože to panu ministrovi financí bylo líto, že mám rád pana ministra financí.

Musím odmítnout slova, která řekl Marek Výborný a mrzí mě, že to sdělil zrovna on že tady někdo něco obstruuje. Když my reagujeme v nějakém bodě, je to obstrukce. Když se přihlásíme k faktickým poznámkám, je to obstrukce, jakkoliv tam evidentně je reakce na reakci. Když my navrhujeme body do programu, které odůvodňujeme v průměru kolik to bylo? tři, pět, sedm minut, já jsem mohl mluvit půl hodin, mluvil jsem asi čtyři minuty, všechny ty body souvisely s aktuální situací, které jsme dneska navrhovali, tak je to obstrukce. To se omlouvám, ale tohle prostě za mě není možné. A to navazuje na první poznámku, kterou mám k tomuto bodu, to jest, jak vidíte, my se na rozdíl od vás obstrukčně nechováme. Ano, rozumím vám, pane poslanče. Takže my kdybychom se chovali obstrukčně, tak bychom mohli vetovat tu devadesátku, ale my to neuděláme a neděláme, jakkoliv samozřejmě ideální stav by byl, že by se vetovala devadesátka a umožnily se tam načíst pozměňovací návrhy, o kterých tady mluvíme, maximálně se zkrátila ta lhůta na pár dnů a pak by se schválil nějaký výsledek. Jenže protože my víme, že vy nám jako opozici neschválíte vůbec nic, zatím nás jenom válcujete, děláte věci, které vám vadily, když jste byli v opozici, tak my tu devadesátku nevetujeme. Poznámka číslo dvě.

Ne, to se děje po celé Evropě. A teď, proč o tom mluvím. Já jsem dneska hovořil a moje nejčastější slovo bylo konzistentnost. Citace. Petr Fiala: